Děkuji, pane předsedající. Řekl bych, že hlavním bodem tohoto nesouhlasu, základním kamenem je pochybnost o ústavní konformitě takovéhoto návrhu, neboť stát je povinen zajistit neutrální a nediskriminační přístup ke všem církvím a náboženským společnostem. Aby nedocházelo k nepřípustnému rozdílnému zacházení, je třeba stanovit jasná kritéria a postup, který zaručuje práva účastníků a možnost jejich obrany. Předkládaný návrh má natolik obecná kritéria, že zde existuje důvodná pochybnost o tom, že zde dosavadní režim povolování spěje spíše k volnému správnímu uvážení, či spíše politickému rozhodnutí. Značné pochybnosti rovněž vzbuzuje návrh, aby k omezení náboženské svobody postačily pouhé obavy či podezření z ohrožení v zákoně uvedených hodnot.

Je třeba si připomenout, že základním předpisem, podle kterého už doposud řízení probíhají, je správní řád, který existuje a který na toto pamatuje.

V rámci správního řízení se k registraci církve a náboženských společností standardně vyjadřují jak Ministerstvo vnitra, tak Bezpečnostní informační služba, a to právě z hledisek veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti. Naproti tomu zahraničněpolitický zájem České republiky není dostatečným důvodem pro rozdílné zacházení s církvemi a náboženskými společnostmi.

Mám tady čtyři přihlášky, věřím, že to bude úsporné vyjádření.

Pokud to mohu shrnout, tak ani Národní bezpečnostní úřad ani Bezpečnostní informační služba ani Úřad pro zahraniční styky a informace nemají k návrhu žádné věcné rozpory. Ministerstvo vnitra pak s návrhem výslovně doporučuje vyslovit souhlas. Šíření netolerantních myšlenek či záměrů mj. prostřednictvím náboženských společností, aktuálně např. militantního islamismu nebo násilně se projevujícího náboženského fundamentalismu, je bezesporu rizikem pro bezpečnost a představuje ohrožení samotných principů demokratického právního státu. Já bych chtěl ale zdůraznit, že ambicí tohoto zákona není v žádném případě omezovat relevantní náboženská práva. Cílem návrhu zákona je jednoznačně stanovit bezpečnostní procedury, které povedou k tomu, že příslušná církev, která by v budoucnu měla žádat o přiznání druhého stupně registrace, bude muset získat pozitivní stanovisko tajných služeb a policie, že nepředstavuje bezpečnostní riziko pro Českou republiku.

Naším cílem je omezit kanály, kterými se mohou šířit myšlenky radikální, nesnášenlivé, militantní nebo netolerantní, které jsou neslučitelné s ústavním právem České republiky. V žádném případě se nedotýkáme náboženské svobody. Bojujeme naopak za zachování naší bezpečnosti a o konkrétní podobě zákona jsme ochotni vést diskusi. Pokud k němu máte nějaké výhrady, tak pojďme si je vyříkat a ve druhém čtení návrh upravit k všeobecné spokojenosti.

Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, minulý týden v pondělí proběhl v Poslanecké sněmovně seminář na téma Imigrační krize a islám, který se konal pod mou záštitou a záštitou pana Marka Černocha. Měli jsme tu možnost vyslechnout si experta na islám a křesťanského aktivistu Salmana Hasana. Ten jasně před šíření islámu varoval. Islám totiž není jen náboženství, je to pro mnohé i politický systém. Cílem islámu je expandovat a rozšířit muslimskou víru do křesťanských zemí. Muslimové například nesmějí lhát nebo říkat nepravdy. Toto pravidlo se ale nevztahuje na případy, kdy lhaní a lež prospívá šíření koránu. Já rozhodně nechci vidět za každým vyznavačem islámu nebezpečí, ale zároveň si musíme přiznat, že toto riziko zejména v dnešních dnech je veliké. Jeho cílem není nic jiného než posílit ochranu naší země před riziky, která se tu zkrátka nezadržitelně objevují. A pokud na ně nebudeme reagovat dnes, položme si otázku, kam naši zemi vedeme, v jakém stavu ji předáme další generaci, když ji nebudeme chránit. Věřím, že můžete mít výhrady k této novele, ale máme tu druhé čtení, ve kterém se můžete všichni zapojit a zdokonalit tuto novelu. Vážené kolegyně a kolegové, v tuto chvíli bych vás chtěla požádat o propuštění této novely do druhého čtení. Za to vám velmi děkuji a děkuji za pozornost. S přednostním právem pan poslanec Miroslav Kalousek. Pane předsedo, přihlásil jste se, respektuji vaše přednostní právo, máte slovo.